Děkuji paní ministryni financí.

Děkuji za slovo. Jenom jednu větu.

Děkuji.

Jenom krátká reakce na paní ministryni. Takže to bych potřebovat nějak vysvětlit, co tedy bude. Protože rozklikávací rozpočet je dobrá myšlenka a my tu výzvu přijímáme. Ať řekne, že to bude na úrovni státu. Samozřejmě že to bude potřebovat nějaké změny. Nebudeme přece vymýšlet za vás, jaké všechny zákony máte změnit, když máte pod sebou armádu deseti tisíců úředníků, abyste to připravili.

Já tomu nerozumím, proč to nejde. Opravdu tomu nerozumím. Myslím si, že by to nebylo zbytečné, a rozhodně si nemyslím, že by to stálo miliardu. Tomu opravdu nerozumím. Děkuji.

Pěkný večer.

Skutečně vyvíjet vlastní systém, když to pro ty obce může nechat vyvinout jak Ministerstvo vnitra, tak Ministerstvo financí, si myslím, že je v tuto chvíli zbytečné.

Paní ministryně, máte slovo.

Pro naše potřeby. Ne tak, jak to vidíte účelné vy. Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Stanjury.

Ale paní ministryně právě ukázala, proč si nemůžeme rozumět. Skutečně nemůžeme. To není pro nás, paní ministryně, ani pro vás ty rozpočty. To je pro daňové poplatníky a voliče, občany.

Tomu se říká opravdu jeden krok vpřed a pět kroků vzad. Teď chtějí, aby je splnil. Měli tam napsat: